V neposlední řadě chci podotknout, že toto opatření bylo a stále je součástí i koncepce aktivní zálohy, která byla výchozím dokumentem pro tvorbu legislativy, o které zde dnes jednáme a která byla vládou České republiky přijímána tak, že platí od 1. 1. 2013, takže vlastně nenavrhuji nic, co by v této koncepci schválené vládou České republiky nebylo. Navrhuji, aby vojákům v záloze, kteří se například kvůli vojenskému cvičení musí přepravit z jednoho místa na druhé, byly propláceny cestovní náhrady i v případě, že k této cestě využijí soukromé motorové vozidlo, a to maximálně do výše odpovídající nákladům na přepravu hromadnou dopravou. Děje se to ve všech slušných podnicích a myslím si, že i armáda by měla být slušným podnikem, kde toto bude uznáváno. Pan ministr ví, že jsem to zmiňovala už na výboru pro obranu, a bohužel jsem tam byla jedním z legislativců ubezpečena, že současná právní úprava na to myslí. Bohužel nemyslí. Ale nikdy není pozdě. Takže podle navrhované úpravy ani současné praxe to nebylo možné a já si myslím, že je dobré, aby tyto podmínky byly narovnány a aby byla umožněna určitá flexibilita, která zároveň nepovede k žádným vyšším nákladům.

Domnívám se, že se jedná o skutečně další drobné benefity, které mohou přispět k tomu, aby se služba v záloze vyplácela, aby se vyplácela České republice, abychom byli schopni mladé ženy a muže skutečně rekrutovat. Poprosím vás tedy o podporu těchto mých návrhů ve třetím čtení a zatím vám děkuji za pozornost s tím, že se přihlásím k pozměňovacím návrhům ještě v podrobné rozpravě. Děkuji paní poslankyni Černochové. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, pana zpravodaje. Děkuji. Neeviduji návrh na vrácení zákona garančního výboru k novému projednání. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, pane místopředsedo. Jak už jsem tady před malou chvílí řekla, mé pozměňovací návrhy jsou dva.

Dobrý večer. Děkuji paní kolegyni Černochové. Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji panu poslanci Seďovi. Děkuji, pane místopředsedo. Zopakuju to, co jsem řekl již v obecné rozpravě.

Děkuji. Prosím.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.